Během jednání, na němž byl splátkový kalendář zase zastupitelstvem řádně schválen, řádně probíhala debata zastupitelů o zmíněné nemovitosti.

Ale bylo mu řečeno, že tento prodej však již není možný, protože zastupitelé na minulém jednání již rozhodli.

Padlo již zmíněné trestní oznámení od tohoto nespokojeného občana.

Ten policejní orgán, a tady to přichází, dal znalci zadání, že má stanovit cenu nemovitosti k jejímu prodeji v roce 2015.

Takže takový posudek znalec vypracoval a předložil, přičemž však u soudu nebyl schopen vysvětlit přesně důvody, jak k ceně dospěl a jakou metodu zvolil.

Tyto skutečnosti pak samotný znalec při výpovědi před soudem nepopřel.

Samozřejmě jsme se proti tomu odvolali.